Jsou to návrhy od pana prezidenta Miloslava Kaly na dvě neobsazená místa už od loňského léta. Konstatuji, že bohužel ani v jednom případě jsme tady opět nebyli úspěšní. Takže v této volbě nebyl nikdo zvolen. Je to už čtvrtá volba, a protože je vždy jednokolová, tak ta volba končí a panu prezidentu Kalovi tím vzniká opět povinnost dodat Sněmovně nové návrhy.